To je prostě úplně šílená arogance.

Jak si to vůbec může dovolit, takhle hovořit někdo o občanech prostě?

Jsou prostě nepřizpůsobiví lidé, kteří tady znásilňují, je to evidentní, a prostě my tady nechceme mít víc nepřizpůsobivých lidí už.

A říkám to tak, jak to je. To je to, co vy jste odsouhlasili.

Šílený!

Lidová iniciativa, tedy to referendum, musí obsahovat odůvodněné znění návrhu zákona nebo jiného návrhu.

Lidová iniciativa se předkládá zemskému sněmu.

Neověřený.

Ne, ODS, to bylo jinak.

To můžou udělat jenom kolaboranti.

Pokud ji přijme, koná se lidová žádost na pořádání zástupců lidové iniciativy.

To může být provedeno dvěma způsoby: buď na určeném místě, nebo korespondenčně. Při podpisu na určeném místě se musí osoba dostatečně prokázat.

K platnosti lidové žádosti je třeba 80 000 podpisů oprávněných osob.